A děsí nás, že se nás, legální držitele zbraní a rybáře, snaží a chystá Evropská unie záměrně omezovat, a to opakovaně.

A já musím říci, že je to pro nás absolutně nepřijatelná záležitost.

Tato vyjádření si může každý dohledat.

Brusel plošně zakazuje kdeco bez ohledu na praktické dopady, bez ohledu na to, zda přínos zákazu nezpůsobí daleko větší škody než to, co chtějí zakázat. Jediný, kdo z toho profitoval, byly a jsou výrobci digitálních teploměrů, které ke škodě pacientů a lékařů jsou samozřejmě nejen dražší, ale také méně přesné, jsou výrazně méně spolehlivé a samozřejmě mají daleko nižší životnost. Tedy mají veškeré výhody pro výrobce, ale doplácejí na ně nejen pacienti, ale doslova všichni daňoví poplatníci.

A příklad jsem tady dával. Popravdě, všichni víme, že frakce, ve které je hnutí ANO, naopak všemožné zákazy vytváří a aktivně podporuje.

Návrh Evropské unie se tak naprosto vymyká a je namístě oprávněné podezření, že jde o součást dlouhodobého tažení eurohujerů proti legálnímu držení zbraní.

Tady je zakopaný pes. A v tomhle se současná Evropská unie neliší od totalitního komunismu.

Brusel nám bere postupně naši svobodu. Nejde jen o olovo, ale především o svobodu naší země, o svobodu nás občanů svobodně rozhodovat o tom, jak budeme žít. Vážené dámy a pánové, svoboda je, oč tu běží.

A pak už bude pozdě naříkat, že takhle jste to nemysleli. Svoboda a demokracie nemají přívlastky a musí platit pro všechny, protože pokud neplatí pro všechny, pak to už není svoboda ani demokracie. Myslete na to, vážená vládo, myslete na to, že ve jménu takzvaného dobra bylo vždy napácháno největší zlo.

Ale co s stane, když jakoby podnikne veškeré kroky jakoby, naoko, navenek, a víme, že to vládní představitelé velice dobře umějí, takto simulovat , ale finálně to bude přijato a zase tady budeme s křížkem po funuse. A my to téma, samozřejmě, tady na rovinu říkáme. Takže jsme rádi za tu aktivitu, že nás střelce tady podporuje i širší politické spektrum, ale doufám, že to dojde nějakého skutečného řešení, protože jak víme, jak to dopadá se zbraňovou směrnicí a s dalšími věcmi, tak soudy Evropské unie nakonec stejně nutí státy, aby se tomu diktátu podřídily. Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem pan ministr zdravotnictví se stanoviskem ministra pro životní prostředí.

Vyloučení používání střeliva s obsahem olova během následujících tří let požaduje usnesení a směrnice Bonnské úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijatá na konferenci v roce 2014.